Děkuji pnu poslanci. Poprosím pana ministra zdravotnictví o odpověď. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, co se týká kmenových buněk, tak je to asi téma, o kterém bychom mohli hovořit hodně dlouho. Jednou jeho částí je záležitost použití v mnoha indikacích velmi slibných metod, které jsou nicméně zatím v experimentální fázi, a nebyla zcela přesvědčivě prokázána dostatečná účinnost těchto metod pro to, aby byly hrazeny ze zdravotního pojištění. To, na co narazil pan poslanec Hovorka, je záležitost, kterou jsme řešili už zhruba před rokem s tím, že tedy skutečně mnohdy jsou klienti těchto soukromých zařízení vystavováni klamavé reklamě, protože nebyl nikde prokázán skutečný klinický efekt. Na základě toho jsme se tou záležitostí zabývali a už v té době jsme oslovili krajské úřady, které jsou vlastně registrujícími orgány těchto zařízení a mají právo kontrolovat, jestli dodržují tato zařízení podmínky registrace a neporušují nějakým způsobem zákonné normy, kde jsme právě upozornili na tuto problematiku. V letošním roce znovu k této problematice zasedala etická komise Ministerstva zdravotnictví, která se vyjádřila velmi podobně. Musím říct, že záležitost není úplně jednoduchá, protože i z hlediska odborné veřejnosti a různých odborných společností, které jsou sdruženy ve Společnosti Jana Evangelisty Purkyně, panují různé názory a není úplně jednoduché zaujmout jednoznačné a jasné stanovisko.

Děkuji za upozornění, že probíhá nějaká reklama ve sdělovacích prostředcích nebo na internetu. To jsme zatím nezaznamenali.

Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

To jsou tři možnosti pro toto použití.

Tam musím říci, že i když odborná společnost doporučovala, aby toto hrazeno bylo, tak ministerstvo zůstává konzervativní a do doby, než budou jasné výsledky klinických studií, tak určitě tento výkon nezařadí k tomu, aby byl hrazen ze zdravotního pojištění. Co se týká klamání spotřebitelů v podstatě v té indikaci týkající se osteoartrózy, tam si myslím, že náš postoj je zcela shodný, a určitě se tomu budeme nadále věnovat. Přikročíme k třetí interpelaci, kterou přednese pan poslanec Michal Kučera. Děkuji za slovo.

Výrazně zvýšené hodnoty PCB ve vzorcích vody a v sedimentech od Ústí nad Labem až po hranici s Německem byly oznámeny už začátkem července.

A za druhé, jaká opatření byla již v tomto směru učiněna pro ochranu zdraví obyvatel. Děkuji panu poslanci Kučerovi. Na jeho otázku bude odpovězeno písemně.

Dámy a pánové, moje interpelace na nepřítomnou tedy paní ministryni. Vážená paní ministryně, v odborné pedagogické, ale i laické veřejnosti se v současné době velmi živě diskutuje o záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zrušit přílohu a teď si to dovolím říct Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání pro vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením.